Děkuji. Nyní žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo. Přeji dobrý den.

za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji, pane zpravodaji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku z 8. schůze ze dne 12. června týkajícím se předmětné smlouvy.